Děkuji. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. To byla tedy všeobecná rozprava. Zájem o závěrečné slovo není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí pan navrhovatel, pan poslanec Vít Rakušan. Prosím, máte slovo.

Já opravdu považuji za důležité, abychom toto usnesení přijali v co nejkratší době. Považuji to za zásadní a je to také důležité v tom, že Česká republika prostě vyjadřuje postoj ke svým vlastním dějinám, ale i k tomu, jakým způsobem má občas Ruská federace tendence zpochybňovat naše dějiny a naše zásluhy.

Dovolte mi, prosím, abych navrhl hlasování po bodech daného usnesení, a dovolte mi, prosím, abych vám ještě jednou všech šest bodů usnesení pro přehlednost přečetl. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

III. vyzývá místopředsedu Vojtěcha Filipa, aby jako ústavní činitel při veřejných prohlášeních reprezentoval Českou republiku a oficiální směr zahraniční politiky formulovaný vládou a ministrem zahraničí; IV. prohlašuje, že českoslovenští legionáři a jejich hrdinství a odhodlání na všech frontách první světové války se těší naší úctě, protože se zásadním způsobem zasloužili o vznik samostatného, svobodného a demokratického Československa. A nyní následují dva body, které navrhuje pan kolega Žáček. V. vyzývá Ruskou federaci k plnění svých závazků vyplývajících z mezivládní dohody o vzájemném udržování válečných hrobů, zejména ve vztahu k padlým příslušníkům československých legií;

Pan poslanec Kubíček v podrobné rozpravě. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V bodě číslo II se také nelišíme. Nyní si dovolím udělat modifikaci bodu číslo III, který zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá místopředsedu Vojtěcha Filipa, aby jako ústavní činitel při veřejných prohlášeních důstojně reprezentoval Českou republiku a tradice její státnosti.

Ano. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. A jenom se zeptám pana předsedy Rakušana, jestli má nějaký návrh, jakým způsobem hlasovat o tom protinávrhu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedající, jestli budete s daným návrhem souhlasit, jak jsem avizoval, hlasování po bodech, přičemž u bodu číslo III nejprve budeme hlasovat protinávrh pana kolegy Kubíčka, poté případně návrh, který jsem přednesl já.

Děkuji. Mně ten návrh připadá dobrý. Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá. V tomto případě nemusíme, podle mého názoru, schvalovat proceduru. Budeme postupovat tak, jak doporučil pan předseda Rakušan. Je zde návrh, abychom přesto schválili proceduru, tak jak byla navržena. Kdo je pro? Kdo je proti?

Žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o prvním bodu navrženého usnesení. Ano, tak prosím. Proto jsem tady správně zůstal. Tušil jsem, že zájem bude.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další bod? Děkuji, pane místopředsedo. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky deklaruje, že slova místopředsedy Vojtěcha Filipa nereprezentují postoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k československým legionářům. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 193. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat v bodě III podle schválené procedury nejprve protinávrh přednesený panem poslancem Kubíčkem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 194. Návrh byl přijat. Ano, tím pádem se samozřejmě původní návrh stává nehlasovatelný.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 195. Návrh byl přijat. Děkuji.